Poštovane kolege nastavljamo sa radom. Nikola Grmoja u ime predlagatelja. Nikola Grmoja pojedinačna. Tomislav Panenić, nije nazočan. Marko Sladoljev, nije nazočan.

Ante Pranić. ... [[Upadica se ne čuje.]] Nije nazočan. ... [[Upadica se ne čuje.]] Ivan Vilibor Sinčić. ... [[Upadica se ne čuje.]] Gospodine Grmoja, točno smo krenuli na vrijeme. Nema vas već minutu. Izvolite gospodine Pernar. ... [[Upadica se ne čuje.]] Izvolite gospodine Pernar. Uvaženi predsjedavajući, uvažene dame i gospodo. Danas opet svjedočimo tužnom trenutku kada je na neki način na bizaran način oduzeto pravo predlagateljima Zakona o isključivom gospodarskom pojasu da govore. Naime, stanka je bila 10 minuta i predlagatelj je zakasnio, možda minutu i uvijek je bio običaj da ako predlagatelj zakasni malo vremena da se jednostavno predlagatelja pričeka, uvijek je to tako zato jer rasprava ne može ići bez predlagatelja. Znači kada bi predlagatelj zakona bila Vlada RH i ako predlagatelj treba govoriti tada u tom slučaju a predlagatelja nema onda se radi stanka dok predlagatelj ne dođe. Gospodine Pernar, molim vas govorite o temi dnevnog reda. Međutim mi smo danas napravili jedan presedan koji je zapravo završio na način da rasprava o isključivom gospodarskom pojasu se pokušava suzbiti. I ja gospodine Brkić moram reći da se ja sa takvim načinom vođenja sjednica ne slažem i da ja pozivam da se predstavniku predlagatelja, gospodinu Grmoji omogući da govori iz razloga što on nije običan govornik nego je on predlagatelj zakona i govori u ime predlagatelja. No nije isti kao i mi svi drugi koji se javljamo za riječ. I ja apeliram gospodine Brkić na vas da omogućite gospodinu Grmoji da govori jer ovakav način vođenja sjednice gdje zapravo na jedan bizaran način oduzeto pravo svima da govore, takav način smatram duboko pogrešnim. I ovom prilikom vam apeliram na kolege iz MOST-a da se prijave za završnu riječ u ime predlagatelja jer ukoliko se ne prijave za završnu riječ u ime predlagatelja predsjedavajući će im oduzeti i tu mogućnost. Ponavljam još jednom završno, suma summarum Živi zid je 100% za isključivi gospodarski pojas, proglasile su ga puno veće zemlje od nas, imamo ga pravo proglasiti i mi. Razlog zašto HDZ je protiv toga je u tome što su interesi naše države i našeg naroda koji u njoj živi HDZ-u nažalost evidentno nebitni. Iz tog razloga pozivam hrvatski narod na otpor, na građanski neposluh i da na izborima za EU parlament podrže one političke opcije koje se bore protiv sluganske politike, protiv upravljanja našom zemljom izvana, protiv sluganstva zapadnom imperijalizmu, protiv sluganstva Briselu i Washingtonu i protiv sluganstva onima koji sustavno uništavaju naš narod. Hrvatska ne može i ne smije biti taoc marionetske vlasti a hrvatski narod mora prestati biti taoc vlastite gluposti i konačno izaći na izbore i odlučiti o svojoj sudbini u svojem interesu, prestati vjerovati lažnim obećanjima marionetske vlasti o tobožem miru i prosperitetu sa njima na poziciji moći. Jer ako do sada nisu vidjeli da ih HDZ neće odvesti do mira i prosperiteta neće nikada. Hrvatski narode probudi se, hrvatski narode otvori oči, hrvatski narode prestani vjerovati u laži, prestani vjerovati, prestani hrvatski narode vjerovati onima koji lažu u obmanjuju. Prestani hrvatski narode, prestani hrvatski narode vjerovati u laž i okreni se konačno istini. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo MOST nezavisnih lista ustraje kod svog prijedloga za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa sa svim sadržajima. Dakle smatramo da je mišljenje Vlade RH na razini birokratskih opravdanja lišen pravnog stručnog sadržaja i državničkog stava. Međutim uslijed predugog odugovlačenja godinu dana ovaj zakon stoji u ladici, s proglašenjem IGP-a i toleriranjem nekontroliranog izlova koje strane ribarice obavljaju na hrvatskoj strani Jadrana, stanje ribljeg fonda u Jadranu je približno kritičkim razinama. Prepoznaju to i ustanove EU, a hrvatske vlasti pribjegavaju snažnom ograničavanju izlova naših ribarica u hrvatskim teritorijalnim vodama umjesto da onemogućuje ulov stranim ribaricama u području IGP-a. Dakle, mi u MOST-u smatramo, dakle, da hrvatski Jadran treba dodatno zaštititi, mi hrvatski Jadran smatramo, dakle, najvećom vrijednosti koju hrvatska, dakle, zelja posjeduje, dakle, smatramo dijelom hrvatskog identiteta i ne smatramo, dakle, da je hrvatski Jadran, dakle, područje samog komercijalnog, dakle, izlova, nego smatramo da je to dio identiteta i da odlukom ove Vlade koja odbija IGP šalje jednu poruku europskoj javnosti i svijetu, dakle, da nam nisu važni nacionalni resursi, da nisu važni nacionalni interesi, nego su nam važne pozicije buduće u Briselu i osim gospodarskog i ekološkog aspekta smatramo da je ova odluka koju je Vlada već izrekla više puta javni i vanjskopolitička odluka tj. podložnička … [[Govornik se ne razumije]] birokratska poruka koju šaljemo, dakle, svojim susjedima, dakle, i ne bi želio da se smatra da je ova naša rasprava usmjerena protiv jednog naroda, dakle, talijanskog konkretno naroda, Talijani se vrlo čvrsto i odlučno bore za svoje interese, to je njihovo pravo, međutim mi svoje pravo ne koristimo i tu je razlika između talijanske Vlade i hrvatske Vlade, što oni poštuju svoje nacionalne interese, oni se bore za svoje more, a mi svaki put ustuknemo pred bilo kakvom vanjskopolitičkom preprekom. Hrvatska Vlada se ne treba bojati bilo kakvih packi iz Brisela i od susjeda. Hrvatska Vlada se treba boriti za svoj narod, za svoje interese i od jednog diplomata koji brine samo o svojoj karijeri, a ne o nacionalnim interesima, nismo drugo ni očekivali. Ono što želimo poručiti i ovim, dakle, zakonom, a to je da se MOST nezavisnih lista zalaže za održivi razvoj, za očuvanje nacionalnih interesa, za očuvanje ribljeg fonda u hrvatskom Jadranu, za očuvanje pomorskog, dakle, tla u hrvatskom Jadranu i smatramo ovaj zakon vrlo važnim zakonom u budućim postavljanjem pred EU, dakle, budućim postavljanjem pozicija pred EU i smatramo da bi hrvatska Vlada prihvaćanjem našeg zakonskog prijedloga poslali snažnu poruku i našim susjedima i našim, evo reći ću i prijateljima u EU, a to je da se borimo za svoje nacionalne interese, da imamo svoj stav i da od tog stava nećemo odstupnuti.

U ime predlagatelja završnu riječ poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite.

Dakle, poštovani potpredsjedniče, obratit ću se Odboru za Ustav jer ste prije zakazanog vremena za nastavak sjednice počeli sa raspravom, znači, gledao sam sada snimku koji sekundu prije, čime ste oduzeli mogućnost zastupnicima MOST-a da sudjeluju u ovim raspravama, ja još sam ulazio i tražio sam riječ kao predlagatelj, vi ste i dalje nastavili čitati i uzeli svima koji su bili prijavljeni, ovdje smo svi u HS, mislim da su ljudi koji su ovdje za razliku od zastupnika HDZ-a cijelo ovo vrijeme zaslužili da dobiju prigodu za svoje pojedinačne rasprave, al to govori samo o tome da i vi ovdje izvršavate zadatke koje vam je zadao Andrej Plenković i to je ono što me žalosti, ali nažalost, to je tako.

Isto tako Vlada Andreja Plenkovića je donijela odluku, znači, o pokretanju konzultacija oko proglašenja IGP-a, nismo tada mogli na prvoj toj sjednici Vlade čuti ovakve argumente da je to nepotrebno. Zašto premijer je uopće i ova Vlada donosili državna tajnice odluku o pokretanju konzultacija za nešto što je nepotrebno i vi nas želite uvjeriti da ste vi ozbiljni i odgovorni, ozbiljni i odgovorni ljudi ne pokreću konzultacije oko nečega što je nepotrebno, što već sada imamo ako je istina ovo što vi tvrdite da znači i ovakvim režimom Hrvatska ostvaruje svoja puna suverena prava. Svi znamo da to nije istina. Da je tome tako onda biste vi to i učinili i proglasili biste isključivi gospodarski pojas, ali vi to ne smijete, vama je bitniji gospodin Tajani od hrvatskog ribara, vama je bitniji gospodin Tajani od svakog hrvatskog građanina, jer preko gospodina Tajanija možete ostvariti svoje interese, interese koji se tiču vaših karijera. I ovdje ja mislim da je svim hrvatskim građanima jasno što ste i sa postavljanjem ove točke u ovo, stavljanjem ove točke u ovo kasno vrijeme željeli napraviti i što ste sa ovom fintom na kraju gdje ste nam skinuli 5 rasprava također napravili. Znači, kada ste krenuli prije zakazanog vremena ja sam trčao, ušao ovdje u sabornicu, makli ste sve moje kolege samo da se što manje govori o tome kako vi radite i to tijekom kampanje za europske izbore u kojoj govorite hrvatskim građanima da ćete se boriti za hrvatske nacionalne interese, kako radite protiv hrvatskih nacionalnih interesa. Znači, ova studija Europske komisije pokazala je o kolikom novcu se radi, koliko novac mi godišnje gubimo zbog neproglašenja isključivog gospodarskog pojasa, znači 269 miliona EUR-a, znači procjene da Hrvatska gubi godišnje ovaj i jasno je, jasno je ovdje ovdje o čemu, što je ovdje posrijedi. Ako izuzmemo i tu financijsku komponentu imamo znači ovu ekološku komponentu, a imamo uostalom i komponentu jedne odgovorne i suverene države koja treba u potpunosti nadzirati svoj, svoj teritorij i svoje more i jasno je da ovaj ovakav način znači ponašanja je u potpunosti, u potpunosti neshvatljiv. Kako nemaju replike u ime predlagatelja?

Znači, naše more je borbe vrijedno to je znači nama bi zaštita Jadrana trebala biti na prvom mjestu, mi želimo suvereno upravljati cijelim tim teritorijom, a ne, i sa naravno našim morem, a ne da netko drugi ili nitko jer znači da to ne čini jer je to naša dužnost i obveza na koju nas je pozvala i EU ali na koju nas je obvezala znači i Konvencija UN-a. Zemlja i more su borbe vrijedni, buduće generacije su borbe vrijedne i ja postavljam pitanje isplati li se boriti znači za taj, za to naše more, za naše podmorje, za arheološka nalazišta u tom moru, za riblji fond, za energetski potencijal vjetra i mogućnosti podizanja i upotrebe umjetnih otoka čak i svega ostalog. Znači želimo u potpunosti konzumirati sva naša prava.

I jednostavno, to je ono što je nama neshvatljivo, neshvatljivo nam je da čovjek koji šalje poruke da je, da su Istra i Dalmacija Talijanske, da je on vaš prijatelj, da sudjeluje u vašim kampanjama, da ga vi nakon te izjave oštro uopće ne osudite, ni vaši europarlamentarci i to pokazuje koliko kralježnice vi imate, koliko imate čvrstog državničkog stava u obrani hrvatskih nacionalnih interesa. Želim još jednom također naglasiti i ponoviti, ono što smo ovdje tijekom rasprave izrekli. Dakle, nije to vidljivo samo u ovom slučaju, vidljivo je i u drugim slučajevima od pregovora o pristupanju Srbije EU gdje Ministarstvo vanjskih poslova krši odluku Vlade i ne saziva povjerenstvo koje bi trebalo pratiti provedbu mjerila iz Poglavalja 23. i 24., naši logoraši, naši ljudi, naše žrtve sami dižu tužbe i to je ono što nas svakako mora sve zabrinuti. Vidljivo je to i na, po pitanju ovaj situacije oko zemljišta u Slavoniji, gdje se tjera načelnike da potpisuju prebacivanje koncesija sa koncerna Agrokor na nove vlasnike, a to ne želi učiniti ministar Tolušić, to su sve problemi koji, koji definitivno pokazuju da ova Vlada ne radi u interesu hrvatskih građana. Jasno je isto tako da jednostavno državna tajnica nije dala nikakve argumente ovdje koji bi potkrijepili ovaj stav Vlade da nitko od HDZ-ovih zastupnika nije ostao u sabornici ovdje braniti ovakav stav Vlade, jer je on neobranjiv, oni na naše argumente nemaju nikakvih odgovora, nikakvih racionalnih odgovora tako da je sasvim jasno da MOST proglašenje isključivog gospodarskog pojasa smatra neodgodivom obvezom znači svih nas, svih nas kao saborskih zastupnika ove Vlade prema budućim generacijama. Smatramo znači da se ovo pitanje ne treba gledati kroz prizmu bilo čega što se trenutačno događa u Hrvatskom društvu. Isto tako mogli bismo reći da ovo pitanje isključivog gospodarskog pojasa postoji još od osnutka hrvatske države. Sam kolega Bačić je govorio da se o ovom važnom pitanju čak u 10-tak navrata raspravljalo ovdje u HS-u, ali uvijek su se i Vlade i zastupnici, odnosno zastupnici ovih većinskih stranaka vodili onom sintagmom o kojoj sam govorio do iznalaženja dogovora u europskom duhu.

Volio bih još ovdje reći da na onaj naš argument koji je, ja mislim najjači u ovoj raspravi, nismo dobili odgovor, a to je, ako je ista da su IGP i ZERP isto, u čemu je onda problem da Hrvatska proglasi IGP? Ako Hrvatska IGP-om ništa ne dobiva, ako nikoga ne možemo ni u čemu ograničiti, ako smo sve važne sadržaje IGP-a proglasili, ako smo sva važna suverena prava konzumirali, ako je Jadransko more već postalo more EU, pa u čemu je, kolege iz HDZ-a problem? Ako je sve to tako kako Vlada tvrdi, proglasimo IGP već ovoga petka, evo kolega Bulj je dao amandman da i to je bio zahtjev čak nekih zastupnika da IGP onda stupa na snagu, proglasimo ga odmah u petak, prihvatimo amandman kolege Bulja, da stupa odmah na snagu i stvar riješena, znači, ako je to pitanje samo nazivlja kako vi cijelo vrijeme tvrdite. Ali svi znamo gdje leži pravi problem, vi se ne želite zamjeriti vašim talijanskim prijateljima, ne želite se zamjeriti g. Tajaniju, uostalom, ovdje sam vam čitao i njegov odgovor na moje pitanje u kojem je jasno rekao da Hrvatska duguje talijanskoj državi zahvalnost zbog proglašenja neovisnosti Hrvatske i da u tom smislu mi iz te zahvalnosti ne bismo smjeli konzumirati sva svoja suverena prava. Kada govorimo o odlukama Vlade RH, predstavnici Vlade su donijeli odluku na prvoj sjednici da pokreću konzultacije, oko tih konzultacija mi nemamo nikakvih informacija. Slovenci tvrde da do nikakvih sastanaka nije došlo, a što se tiče Talijana, tu je bio nekakav sastanak na razini ministara vanjskih poslova Hrvatske i Italije. Naša ministrica je spomenula to pitanje, ali nije previše šiljila jer i talijanska potpora je potrebna za funkciju za koju se onda natječe, a znamo čiju potporu ima. Ima potporu Vlade Andreja Plenkovića, a ima potporu i srbijanske Vlade jer je već tamo radila za srbijansku Vladu, odnosno za Vladu maloga Slobe Ivice Dačića, kada je pomagala u tom procesu pristupanja Srbije EU.

Dakle, jasno je ovdje da su u pitanju privatni partikularni interesi, a ne opći, javni, nacionalni interesi za koje se mi ovdje, kao MOST-ovi zastupnici ustrajno borimo. Još jednom zahvaljujem svim zastupnicima Kluba MOST-a što su i ovaj put, kao i kod one rasprave o financiranju političkih stranaka i promidžbe, kada ste zavukli potpredsjedniče Brkić ruku u džep hrvatskih građana i osigurali sebi dodatne novce za izbornu promidžbu za promoviranje HDZ-ove liste za EU parlament. Tada smo vam se žestoko suprotstavili, niste to očekivali, 39 sati smo ovdje raspravljali, jedino kako nas možete pobijediti, to je smicalicama, ali ni danas nas niste pobijedili, koliko god ste nekim zastupnicima oduzeli riječ, kolegi Bulju, a i sad ovima koji su se bili javili za pojedinačnu raspravu, poruka hrvatskim građanima je poslana, oni dobro vide tko radi za hrvatske interese, a tko radi protiv hrvatskih interesa. Nikoga ovdje, evo tu je kolega Pernar još ostao od ostatka oporbe i zastupnici MOST-a koji su tu cijelo vrijeme, nikoga nema. Iz HDZ-a nitko ne brani ovakav stav Vlade i oni se srame ovakvog stava Vlade, nema niti jednog HDZ-ovog kandidata za EU parlament jer nam prodaju priču sa plakata, prodavat će nam priču sa TV spotova koji su osigurali sa ovih 4,5 milijuna kuna, prodavat će nam priču kako se bore za hrvatske nacionalne interese, a istovremeno ovdje brane ovakav stav Vlade, ovakav stav državne tajnice, da Hrvatska ne treba štititi svoja prava, da Hrvatska ne treba proglasiti IGP. To je stav zastupnika HDZ-a, to je stav ove Vlade, popuštati Italiji, popuštati Srbiji, popuštati bilo kome znači a ne štiti hrvatske nacionalne interese. Naš stav je po tom pitanju čvrst, naš stav je dosljedan, naš stav se mijenja ovisno o promjeni političke situacije, ovisno o događanjima na hrvatskoj političkoj sceni. Isti je bio 2015., isti je bio 2016., isti je bio 2017., isti je bio 2018., isti je sada i isti će biti u budućnosti ako vi ne prihvatite ovaj naš prijedlog i ne proglasite isključivi gospodarski pojas. Ovo je slika Hrvatskog parlamenta, ovo je ja bih molimo znači i da se ovo prenese, znam da se prenosi na You tube kanalu Hrvatskog sabora, moći će i mediji preuzeti ovu sliku da vide koliko zastupnika ovdje je na svome poslu, znači jer njihov je predsjednik stavio ovu točku, kad je već stavio tu točku onda se očekuje da oni budu na poslu, na poslu ih nema, koliko ih je danas zaradilo plaću jer su rijetki postavljali pitanje predsjedniku Vlade, koliko ih je danas znači radilo za hrvatske građane i gdje su sada oni. Znate li gdje su sada? Možda negdje po terenu gdje prodaju ponovno priču o tome kako se oni bore za hrvatske nacionalne interese. Dragi građani RH, vrijeme je da svi u ovoj zemlji otvore oči, da shvatite da oni koji vam govore o domoljublju da su zapravo oni koji rade protiv interesa Hrvatske, da su oni koji drže ruku na srcu zapravo oni koji vam uvijek zavlače ruku u vaš džep, da su oni koji pričaju o domoljublju i koji se predstavljaju kao veliki domoljubi i koji su se zvali domoljubna koalicija zapravo oni koji rade za interese Srbije i za interese Italije. Vrijeme je da shvatite da su to prevaranti koji vas iz kampanje u kampanju varaju, znači koji nikad ono što su obećali u izbornim kampanjama nisu ostvarili. U izbornim kampanjama vam obećaju da će proglasiti isključivi gospodarski pojas, ali kad dođu u priliku to ne učine, u izbornim kampanjama vam obećaju da će otvoriti 200.000 radnih mjesta to ispune i otvore ih ali u Irskoj i Njemačkoj, ne u Hrvatskoj. Znači u izbornim kampanjama vam obećaju da će se boriti protiv korupcije, a upravo su oni najveći generator korupcije u RH, njihovi bivši premijeri završavaju u zatvoru, uz njih se vežu afere kojima svjedočimo svakoga dana, oni koriste i obavještajni i policijski aparat za unutarstranačke obračune za praćenje političkih protivnika, oni su ti koji su okupirali institucije koje obavljaju posao samo na mig predsjednika Vlade i čime se mi bavimo. Mi se sada bavimo potpredsjednikom sabora je li on presretao mail svoje supruge ili nije, to mene ne zanima, mene zanima presreću li se mailovi hrvatskih građana i tko to kontrolira, presreću li se mailovi hrvatskih građana i tko njih štiti, tko štiti hrvatske građane, tko štiti interese Hrvatske? Imamo li okupirane institucije i jesu li riječi potpredsjednika Hrvatskoga sabora da institucije rade po nečijem nalogu jesu li one točne, ako su točne svi se moramo zabrinuti. Ne radi sebe jer se ničega ne bojim, pokazao sam im to ovdje i pokazat ću im i u budućnosti, ali bojim se za hrvatske građane koji su mi dali povjerenje i čije interese trebam štititi. I znate što od nas traže, traže od nas da im vjerujemo isti oni koji su nam ovdje tijekom rasprave priznali da su napravili propust kada nisu proglasili isključivi gospodarski pojas. Branko Bačić predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a je priznao ovdje da nije, da je napravljen propust kada nije proglašen isključivi gospodarski pojas, a za tu izjavu se hrvatskim građanima nije ni ispričao. I takvi se pozivaju na ozbiljnost, takvi se pozivaju na odgovornost, ti koji su nas doveli u ovakvu situaciju, koji su nas doveli u podređen položaj i prema Sloveniji i prema Srbiji i prema Mađarskoj oko MOL-a i svega onoga što su činili, takvi nam se predstavljaju kao oni koji su odgovorni, koji imaju znanje, koji imaju stručnost i koji su uz to domoljubi. To vam više neće proći, to više nitko u Hrvatskoj ne može, u to ne može povjerovati i to ćete vidjeti već na ovim europskim izborima koji vam idu u prilog jer nažalost na takvim izborima imamo malu izlaznost, a vidjet ćete što će vam se dogoditi kada dođu parlamentarni izbori. Nikada više nećete biti u poziciji sastavljati Vladu RH, to ovdje će ostati i to će biti zabilježeno što sam vam rekao i to je ono što će vam se dogoditi. Jer nikada ne gledate interese Hrvatske, nikada ne gledate interese hrvatskog čovjeka, nikada ne gledate interese hrvatskog poljoprivrednika, nikada ne gledate interese hrvatskog ribara, znači vi gledate isključivo svoje privatne interese. Znači i definitivno ono što se kao poruka hrvatskim građanima mora poslati, ukrali su vam vaša suverena prava, predali su vaše more, ukrali su vam referendum, kradu vam znači svakoga dana vašu budućnost, budućnost vašoj djeci, tjeraju vašu djecu iz domovine, nikada veće iseljavanje nije bilo. U 6 godina Vlade čovjeka koji je osuđen zbog korupcije, bivšeg premijera Sanader iselilo se manje ljudi nego u godinu dana Vlade magistra Andreja Plenkovića. Znači manje ljudi se iselilo u 6 godina, više u godinu dana Plenkovićeve Vlade. I to je rezultat vaše politike, to je rezultat vaše stručnosti, to je rezultat vaše odgovornosti. Tjerate tuđu djecu iz Domovine dok vaša djeca jedu zlatnom žlicom, dok zlatnom žlicom jedu vaša djeca tuđa djeca odlaze iz Domovine. I to je rezultat vaše politike, takvoj politici će se MOST Nezavisnih lista oštro usprotiviti ovdje u Hrvatskom saboru i u svakom kutku ove zemlje, ali budite uvjereni i u Europskom parlamentu. Hvala. Zahvaljujem poštovani kolega Grmoja. Moram vas samo ispraviti, neke riječi koje ste izgovoriti koje nisu točne. Dakle vi slobodno podnesite sve što imate temeljem Poslovnika, prigovore, u 23h i 15 minuta i 3 sekunde sam temeljem članka 231. počeo prozivati zastupnike redom kako su se prijavili, dakle prvo vas pa onda poštovanog kolegu Panenića, pa poštovanog kolegu Sladoljeva, poštovanu kolegicu Čikotić i poštovanog kolegu Pranića. Nitko nije bio nazočan tu. Nakon toga sam pozvao predstavnika Živog zida i javio se gospodin Pernar, dakle niste u pravu. Što se tiče replika, temeljem članka 233. zastupnik koji se prijavio za govor nije bio nazočan u dvorani, kada je pozvan gubi pravo govoriti o toj točki, o temi dnevnog reda za koju se prijavio. Tako da, jednostavno poslovnički nije bila mogućnost. Tako da, evo zbog istine i zbog činjenica ja sam vam to iznio, naravno vi poslovnički možete podnijeti sve što možete. Zaključujem raspravu, zahvaljujem se državnoj tajnici Metelko Zgombić, gospođi Andreji Metelko Zgombić i njenoj suradnici na obrazloženjima i na mišljenjima. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.